Zahajuji hlasování. Nejde. Kdo je pro?

Vážený pane místopředsedo, děkuju za slovo.

My jsme se tady ale stále nedozvěděli tu otázku, kterou tady klademe už téměř tři hodiny, a to je to, proč tady vůbec sedíme na mimořádné schůzi a bavíme se o této malé novele, o této něžné novele, která nepřináší vůbec nic, co by nemohlo počkat na tu velkou komplexní novelu, jejíž přijetí, jestli bude platit od letošní roku, nebo od příštího roku, nebo od roku 2025, kdy třeba by mohla vejít v platnost ta velká novela, tak vůbec nic neřeší, žádným způsobem nesnižuje ty roky, které budou případně ve funkci ti vámi nově zvolení radní.

Děkuji.

Děkuji a s přednostním právem je přihlášena paní poslankyně Dostálová. Paní místopředsedkyně Dostálová, máte slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si původně tedy myslela, že skutečně k tomuto tématu úplně vystupovat nebudu, ale opravdu ze všech monitorů, které tady ve Sněmovně máme, tady slyším, jak je to váš svět a náš svět, a tady já tedy musím jednoznačně potvrdit slova mé ctěné kolegyně Jarky Jermanové, že to je náš společný prosím svět.

Tak já bych jenom chtěla říct, že to není náš zákon, to není zákon opozice. Ani my jsme nesvolali tu mimořádnou schůzi. Tak prosím vás, jako opozice a hnutí ANO skutečně tady nic nehrne. Naopak bych se ráda zamyslela nad tím, že my tady v České republice opravdu řešíme celou řadu docela zásadních problémů, opravdu zásadních problémů, počínaje inflací, cenami energií, chudobou, kritickým stavem veřejných finančních prostředků, a my si svoláváme mimořádnou schůzi na zákon o České televizi. A já prostě jsem vnímala to, co tady říkali kolegové, vznášeli tady samozřejmě mnoho otázek. Já rozumím důležitosti médií veřejné služby, rozumím důležitosti médií, kterou hrají v našich každodenních životech, ale opravdu nerozumím té posedlosti, proč na zákon o České televizi musíme svolávat mimořádnou schůzi, co je na tom tak strašně důležitého, co tak spěchá. A protože bych opravdu ráda slyšela odpovědi od pana ministra na námi položené otázky, protože to je váš návrh zákona, nikoliv opoziční, tak jsem si připravila celou plejádu otázek a slibuji, že budu mluvit pomalu, aby si je pan ministr stačil zaznamenat. Takže pro mě by bylo opravdu důležité vědět, v čem je nefunkční nebo přežitý model například volby mediálních rad oproti tomu, jak je to dnes. Co je aktuálně špatně na fungování jednotlivých rad, když to chceme měnit? Co vlastně řeší navýšení počtu radních v případě České televize o tři radní? Co je ta podstata toho, že se tam zvedá počet radních? Co od toho očekáváte, že to přinese? Jestli si myslíte, že pak bude Česká televize vyváženější? Zda si myslíte, že ubude občanů, kteří jsou s vysíláním Českého rozhlasu nebo České televize nespokojeni? Zda přinese rozšíření mediální rady lepší hospodaření veřejných médií? Nebo zda tedy není náhodou celá novela pouhou součástí cenzurní mašinérie roztlačenou vládní koalicí?

Protože, jak už jsem řekla, Česká republika opravdu teď žije v úplně jiných problémech. A je vidět, že už i média tomu začínají věnovat pozornost, a prostě ta nespokojenost občanů se někde objevuje, takže zda toto nemůže být motivem toho, že se bojíte určitých názorů ve veřejném prostoru.

Protože já si pořád kladu tu otázku, když máme řešit opravdu palčivé problémy pro naše občany, proč řešíme na mimořádné schůzi zákon o České televizi?